Prostě tohle nejsou dobré rady. Tohle jsou chybné recepty. A vy už jste se mnohokrát spletli. Dám jenom jeden konkrétní příklad, protože si na tu debatu dobře pamatuju. Před několika lety jsem tady, tehdy ještě jako ministr financí, prosazoval kolkování lihovin. Byly argumenty, že to prostě nebude fungovat, že se víc daní nevybere, že to bude jenom obtěžovat obchodníky s lihem, když se zavede kolkování lihovin. Přesně takhle tady argumentovala ODS, tehdy pravice. My jsme to zavedli, měli jsme většinu, rozhodli jsme se, a rozhodli jsme se správně. Zavedli jsme kolkování lihovin a ani pravicová vláda, když pak přišla, ho nezrušila, protože to zvýšilo výběr spotřební daně zhruba o miliardu korun ročně, to, že se systém kolkování lihovin zavedl. Zlepšil se výběr prostě proto, že se udělal pořádek v prodeji lihovin tím, že se zavedly kolky. Vy jste byli proti a nakonec jste to sami nezrušili, protože jste sami zjistili, že to funguje.

Spletli jste se u superhrubé mzdy. Je to prostě všechno pravda. Když se podíváte, co přispívá k hospodářskému růstu, co táhne ekonomiku, co táhne hospodářský růst. Podařilo se rozjet stavebnictví. Dneska nejvíce narostly dopravní stavby. To přece přispívá k růstu stavebnictví, vytváří to pracovní místa a podporuje to ekonomiku. A je to důsledkem celé řady konkrétních kroků, které jsme udělali jako vládní koalice k tomu, aby se zrychlila výstavba. A zase oproti těm vašim omylům, které jste tady nasekali, jenom připomenu, jak jste chytře snížili výkupní ceny za pozemky pod komunikacemi, a udělali jste to tak chytře, že lidi přestali státu cokoliv prodávat. Opět to byla vaše cenná rada, kterou jste měli možnost realizovat v praxi, a dopadlo to katastrofálně. Chci připomenout evropské fondy.

To je prostě situace, která také nenastala automaticky, ale bylo potřeba pro to hodně udělat, abychom nepřišli o peníze. Čili je potřeba, aby vláda měnila politiku, a nám se to povedlo, a tím, že se čerpají evropské fondy, tak to také přispívá k hospodářskému růstu. A poslední věc. Vy jste škrtili spotřebu domácností. Říkali jste, že to vlastně nemá žádný smysl, že ekonomika stojí na exportu a že je vlastně jedno, jestli lidé budou mít na to, aby nakupovali, aby utráceli. Prostě dlouhodobě jste ve své hospodářské politice podceňovali spotřebu domácností a my tuhle chybu neděláme. Proto jsme také zvýšili platy ve veřejném sektoru, zvýšili jsme důchody, zvýšili jsme minimální mzdu a letos se to pozitivně projevuje. Jeden z faktorů, který táhne hospodářský růst, a už to není jenom export, ale je to také spotřeba domácností. A je to hodnoceno kladně, že se vládě podařilo vytvořit zčásti psychologicky, zčásti reálně atmosféru, ve které spotřeba domácností roste. Takže já se omlouvám. Je povinností vlády poslouchat opozici, já to budu to dělat i nadále, ale nebudeme se řídit vašimi radami, protože když jste měli možnost to realizovat, tak to pro naši zemi dopadlo katastrofou.

Jenom krátkou zmínku k jedné věci, jaké ptydepe tady prostě šíří pan premiér, a to jsou výkupy pozemků. Pane premiére, vy vážně nevíte, co se děje v resortu dopravy?

Nevím, proč pan ministr financí se tady cítil ukřivděn. Já naopak, já jsem tady řekl jasně, že penze jsou o penězích v prvé řadě, v tom se zřejmě shodneme, a že si myslíme, že se z toho nemůže vylhat. Je to jeho byznys. Takže my naopak trváme na tom, aby se tím zabýval. A dokážu si představit, že s nějakým systémem. Kdokoliv přijde v téhle zemi s udržitelným systémem penzí, tak bude mít naši podporu. Ale samozřejmě seriózní. Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

Já jsem žádné rady vládě nedával. Ale já jsem opravdu žádnou rady vládě neudělil ani nepožádal. Tak nevím, proč se omlouváte. Není třeba. Není důvod, abych já radil vládě. Já jsem jenom nabídl dvě možná témata do debaty za občanské demokraty k důchodové politice, která podle mě nejsou kontroverzní, jsou spíše technická, a to byla nabídka k dialogu. Reagoval jsem na vystoupení pana ministra financí. To nebyla žádná rada. Ale když kolegové z hnutí ANO říkají, že jsou nováčci ve Sněmovně, já se tady proti panu premiérovi cítím jako nováček. A já prostě nejsem schopen říkat, co bylo před deseti dvanácti lety.